Velkou část systémových problémů naší země nevyřeší žádné volby za stávajících nedemokratických pravidel, kdy nejsou zavedeny prvky přímé demokracie. Myslet si, že jakákoli změna vlády přinese změnu, je nesmysl. Problém naší země je daný špatným systémem. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, aby pan poslanec mohl přednést svoji řeč. Děkuji.

Jelikož je to procedurální návrh, nechám... Pardon, první se hlásil pan poslanec Feri s protinávrhem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Do příští schůze. Pan poslanec Kubíček, prosím.

Prosím. Na základě protinávrhu pana poslance Kubíčka já stahuji svůj procedurální návrh, protože myslím tady není potřeba.

Návrh byl přijat.

Já se moc omlouvám, pane místopředsedo, respektuji, že to hlasování proběhlo, ale byl bych rád, abychom si vyjasnili do příště a poprosím o toto stanovisko legislativu jestli je možné tímto způsobem obcházet jednací řád. Jednací řád zná nějaké procedury ve druhém čtení. Lze vrátit výborům k novému projednání, lze přikázat jiným orgánům Sněmovny.

Hlasovali jsme... Ano, pane poslanče, prosím. Pokud to takto zaznělo, já jsem rozuměl tomu, že pan předsedající říkal, že to je do projednání v kontrolním výboru, já jsem hlasoval pro přerušení. Dobře, děkuji. Pan poslanec Kováčik. Paní a pánové, je to sice divné, ale já se musím připojit ke kolegovi Markovi Bendovi. Takže je to přesně to samé. Platí to, co se naposledy hlasovalo, to, co zaznělo od předsedajícího od mikrofonu. Takže ano, připojuji se k návrhu pana kolegy Bendy revokace a znovu hlasování. Já souhlasím. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Budeme hlasovat znovu o protinávrhu, který byl přerušení tohoto bodu do 31. 12. 2018.

Tímto tento bod je přerušen a předávám řízení schůze. Děkuji.